Děkuji. Nyní pan poslanec Ondráček, připraví se paní poslankyně Aulická. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, obě dvě, vážení kolegové a kolegyně, já před vás předstupuji s tím, abych vám představil, pokusím se být co nejstručnější, dva pozměňovací návrhy, a vzhledem k tomu, že jsem místopředsedou výboru pro bezpečnost a zároveň předsedou podvýboru pro Policii České republiky a dalších, tak se to logicky bude týkat policie, respektive bezpečnostních sborů, které spadají do rezortu Ministerstva vnitra.

Oblast výzbroje.

Moje oblíbená, několik let už předkládaná a vámi podporovaná je oblast balistické ochrany.

V rámci kapitoly Děkuji za podporu vašich pozměňovacích návrhů. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně.